Stanovisko pana ministra?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko garančního výboru?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Prosím další návrh, pane zpravodaji.

Stanovisko pana ministra?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.